Dobrý den, přeji pěkně odpoledne. Dovolte mi přečíst usnesení zemědělského výboru ze dne 14. března k tomuto vládnímu návrhu. Usnesení: